Protože kdo jsem já, abych tady někomu diktovala, jestli má dávat děti do jeslí, nebo ne?

Aby si rodiče vybrali, jestli chtějí péči o dítě, nebo jestli chtějí být déle čistě doma. Já považuji za naprosto nezodpovědné, pokud to tak bylo myšleno, říct, že se může prostě zkusit nějaké dětské skupiny zavřít, protože kvůli tomu, jak budou nastavené ty nové parametry, nebudou provozovatelné. Proto jsem se taky ptala na postoj Ministerstva školství, a zda bude registrovat opravdu bez nějakých obstrukcí ty, kteří budou splňovat podmínky, do toho rejstříku mateřských školek. A ještě jednou: to, co tady schvalujeme, prostě zasahuje do společnosti, ovlivňuje to její fungování. Právě proto si musíme uvědomit, že když tedy neschválíme pozměňovací návrh odstraňující to věkové zastropování, tak způsobíme víte co, kolegyně a kolegové? Že těch pár rodičů, kteří dneska svoje dvě děti vezou najednou do jedné dětské skupiny, to dvouleté a čtyřleté, potom budou vozit jedno někam a to druhé někam jinam. Je možnost, že vzniknou ta zařízení vedle sebe, nebo že se všechno podaří zaregistrovat jako mateřskou školku, ale není to vůbec jistota.

Děkuji za slovo.

A ta volba je v tom, že ty kapacity připravíme. Nikoho nechceme k ničemu nutit, ale nechceme nikoho nutit tím, že nejsou ty kapacity.

Místo toho, aby tady seděl pan ministr školství, pan ministr zdravotnictví a paní ministryně práce a sociálních věcí, dohromady představili to, co dává smysl, tak tady leží něco, o čemž vůbec nevíme, jak to bude vypadat. Dám příklad.

Co potřebují lidé, kteří mají málo peněz? Potřebují pracovat.

Prosím, máte slovo.

A to si myslím, že by mělo od Ministerstva školství jasně zaznít, proč tedy není možné v některých případech ten věk skutečně navýšit třeba jen na přechodnou dobu, do té doby, než bude dostatek kapacit v mateřských školách. Je pravdou, že je to velmi regionálně rozdílné.

Takže pokud někdo hovoří o celé České republice, tak si musíme uvědomit, že ty rozdíly jsou obrovské. Proto bych chtěla slyšet od Ministerstva školství jestli by to třeba paní ministryně nemohla nějakým způsobem zprostředkovat o tom, jak bude zajištěno místo v mateřské škole pro tyto děti a jakým způsobem bude Ministerstvo školství podporovat výstavbu mateřských škol, kde je nedostatečná kapacita.